Mají peníze.

O investicích moc toho neslyšíme.

Proto dneska máme v tripartitě servilního zástupce Svazu průmyslu, který zastupuje ty byty, které ukradl Bakala horníkům z OKD. A Hospodářská komora?

Takže ten rozpočtový výbor já jsem hlavně přišel proto, protože paní kolegyně Schillerová konečně donutila ministra financí, aby se dostavil.

Takže neuvěřitelné, ale je to tak.

Takže tam pan předseda Svazu průmyslu říká Dnes první jednání výboru pro strategické investice, který svolal pan Fiala.

No, nejsou. Já fakt tomu nerozumím.

Takže co se tady říká v tom úvodním slovu?

No, je to jednoduché. Zjistil jsem, že za posledních 30 let čeští politici naprosto rezignovali na jakékoliv dlouhodobé plánování strategických investic a nedokázali tak využít ohromný potenciál naší země a našich lidí, občanů České republiky.